Já vám řeknu, zvlášť pro ty, kteří tady v minulém volebním období nebyli, jaká je historie referenda, co já si pamatuji, hlavně od roku 2017.

Pane předsedo, já vás přeruším. Omluvím se a poprosím všechny, kteří si potřebují vyjasnit nebo okomunikovat některé záležitosti, aby tak učinili v předsálí. Děkuji mnohokrát a omlouvám se za přerušení. Děkuji, paní předsedající. Takže většina stran, a já si myslím, že mezi nimi jsou třeba Piráti, kteří říkali, že referendum, sociální demokraté, kteří už tady nejsou, ANO a další. Referendum je opravdu základ demokracie. A jak to dopadlo?

To byla první varianta, protože elity, nejenom v České republice, ale elity Evropské unie, se začaly bát, že by se mohlo stát to, co se stalo ve Velké Británii, že by náhodou mohlo dojít k dohodě mezi hnutím ANO a SPD a vládou a mohlo se stát, že se prohlasuje referendum, ve kterém se bude moci hlasovat i o důležitějších věcech, například o tom, jestli budeme členy některých institucí, například o tom, jak vysoké budou daně, nebo o odvolání některých politiků, o migraci a o podobných věcech, což je pro Evropskou unii a některé české elity absolutně nepřípustné. Absolutně nepřípustné, že by si lidé sami rozhodovali o těchto věcech. No, to jsme se tady asi zbláznili! Takže nakonec se rozhodlo tak, že se referendum bude posouvat v programu, aby se o něm vůbec nehlasovalo, protože riziko, že by se schválilo, bylo příliš veliké.

My chceme, aby lidé mohli rozhodovat v referendu o různých věcech, aby to nebylo jenom na politicích a politických stranách, a proto ho jako první navrhujeme do opozičního okénka, jako první návrh zákona.

Já bych se u tohoto bodu zastavil, protože podle mě je to velmi vážná věc. Poslední dva roky, poslední dva roky hospodaříme s deficity kolem půl bilionu korun, které jsou způsobeny pandemií covidu i špatným hospodařením vlády hnutí ANO, to bezpochyby. Takové deficity můžou způsobit to, že během následujících let prostě dojde k problémům cash flow státního rozpočtu s tím, že nebude na důchody. Ty deficity se musí zastavit.

To znamená, že reálné příjmy v letošním roce zaměstnanců, státních zaměstnanců klesnou zhruba o 8 %. O 8 % klesnou reálné příjmy na platech státních zaměstnanců díky této vládě. Z České republiky každoročně odcházejí dva typy obrovských částek do zahraničí díky nadnárodním korporacím. První jsou takzvané optimalizace.

Dokonce jsou zde nadnárodní korporace, které dělají v České republice obrat 58 miliard, a neplatí ani korunu daní. Ani korunu! Ty optimalizace dělají zhruba 200 milionů a já jsem přesvědčen, že Finanční správa by se na to měla podívat. To přece není možné! Pardon, 200 miliard, 200 miliard dělají nadnárodní korporace optimalizace. A další sumy, které od nás odcházejí, jsou ve výši 300 miliard, to jsou zisky, dividendy a další nezdaněné věci. To znamená, každý rok odchází z České republiky půl bilionu, půl bilionu korun do jiných států, do jiných zemí, a my jsme přesvědčeni, že je potřeba to zdanit.

Protože nadnárodní korporace s těmi zeměmi spolupracují, platí daně tam, že jo, takže pro ty velké země, jako je Německo, Francie, Rakousko, je to prostě velmi výhodné. Představte si, že bychom měli ve státním rozpočtu zhruba o 400 miliard víc každoročně, každoročně, tak bychom museli být v přebytku, pokud by zrovna nebyl covid nebo pandemie nebo něco, tak bychom byli v přebytku.

Je potřeba se na to podívat, je potřeba ty peníze zdanit, aby aspoň část z nich zůstala tady.

A já jsem přesvědčen, že to je důležitá věc i v současné době, protože jinak se z nás stává, z České republiky, opravdu ekonomická kolonie a dostáváme se do velkých finančních problémů.